Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.

Takže pane senátore, vítám vás mezi námi. A prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.

Pane ministře, prosím, máte slovo.

Poslanecká sněmovna navrhla, resp. návrh zákona schválila velkou většinou. Tenkrát pro hlasovalo 123 poslanců, proti bylo pouze 16. Senát návrh zákona projednal, vrátil jej Poslanecké sněmovně, a to s několika pozměňovacími návrhy, které se týkají zejména rozšíření definice vodní infrastruktury, navýšení koeficientu při výkupech v případě bydliště vlastníka na 2,0 pouze upozorňuji, že v současné době je to 1,15, Sněmovna navrhla 1,5, zde máme teď 2,0 a doplnění přílohy zákona o další silnice, rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, účastenství obcí dotčených neprůjezdností trasy pozemní komunikace, řízení o zrušení přejezdu, možnosti pokládání nového vedení vodovodu nebo kanalizace bez stavebního povolení nebo ohlášení a sdělení informace o možnosti podání připomínek k návrhu politiky územního rozvoje obcím je prostřednictvím datových schránek. Je pravda, že některé návrhy Senátu dávají smysl.

Za jednu z těch největších považujeme ten koeficient 2,0, který byl velmi diskutován v rámci Sněmovny, velmi diskutován v rámci hospodářského výboru.